Dovolím si potom jako zpravodaj reagovat na případné další pozměňovací návrhy z trochu odborného pohledu. Děkuji za pochopení. Nyní budeme pokračovat v rozpravě pan předseda Kalousek a po něm je přihlášen pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo. Pana poslance Stanjuru za to, že pravděpodobně nebude mít svůj pozměňovací návrh šanci načíst do jiného návrhu než do vládního návrhu.

My vám prostě, kolegové, nikdy nedovolíme, aby jakýkoliv ministr, tím méně Andrej Babiš, určoval, který poslanecký návrh bude projednáván dřív a který později. To dřív budou kostelecké uzeniny bez rizika stravitelné, než bychom něco takového dopustili. Je tady vládní návrh. Vládní návrh podporujeme. Volného vám nepustíme.

Tohle jste odmítli a dali jste přednost poslaneckému návrhu, o kterém si vláda nemyslí nic, nebo neví, co si o něm má myslet, protože k němu má neutrální stanovisko, a který, jak jsme zjistili, ani není koaliční. Máte podivné priority. Ty priority respektuji. Jenom až budete říkat, kdo tady zdržuje, tak vy jste svým postojem a tím, že jste dali přednost poslaneckému návrhu, který nemá podporu vlády, zablokovali pět vládních návrhů. Je to vaše věc. Já měl dobrou vůli.

Omlouvám se, kolegyně a kolegové, ale požádám vás, abyste snížili hladinu hluku v sále. Není slyšet, co se zde přednáší.

Prosím, pokračujte. U patologických hráčů se ve značné míře vyskytuje snížená citlivost na negativní podněty mající původ v hraní, ať už jsou to prohry, zhoršení sociálních vztahů, naopak na pozitivní impulsy jsou velice citliví.

Na druhé straně introverti jsou citlivější na prohry a vyhledávají tak hry s nižší mírou sociální interakce, jako jsou sázení na sportovní zápasy nebo hraní prostřednictvím samoobslužných technických prostředků. Mezi patologickými hráči se také ve značné míře vyskytují asociální jedinci. Svůj význam tak hraje i osobní konfigurace jedince. Naopak klesá význam rozlišování hráčství mužů a žen.

Patologičtí hráči mají často deformované myšlenkové pochody.

Je umožněno hrát také proti programu, což však zcela neznamená zánik společenského aspektu takto hrané hry. Pozitiva pak mohou být spatřována v možnostech hrát i zdarma nebo za menší částky, než je tomu ve fyzických provozovnách hazardních her. Rovněž již výše zmíněný aspekt nenutnosti fyzickou provozovnu navštívit v sobě nese mimo negativ i jistá pozitiva.